Paní navrhovatelka má jistě zájem uvést třetí čtení svým vystoupením ještě před otevřením rozpravy. Paní ministryně, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci, já jsem velmi ráda, že jste zařadili na program této schůze právě třetí čtení novely zákona o pohřebnictví. Na úvod bych chtěla zmínit jednou větou, že cílem tohoto zákona je opravdu zavést veřejnoprávní kontroly na úrovni státu, krajů, obcí.